Takže já stejně jako kolegyně přede mnou apeluji na vládu, aby nějakým způsobem výrazně zapracovala, a nejen na vládu, ale i na kolegy poslance a další politiky, aby vláda výrazně zapracovala na té prezentaci. Chystá se kampaň na účtenkovku, byla kampaň na EET. A já to nekritizuji, chápu, že probíhala a že to bude probíhat.

Dvě minuty, pane poslanče. Já už slibuji, že nebudu chodit. Ale bohužel tady v hlavě nebo tady u těch mikrofonů, přestože před nimi stojím od patnácti let vždycky při hudebních vystoupeních, tak se mi to vykouří všechno z hlavy a nejsem tak skvělý rétor. Takže upřesním ta čísla.

A tito lidé, jak jsem říkal, dost často nemají to vzdělání, aby těmto zákonům rozuměli, tak jak by měli. A samozřejmě pro ně to bude obrovský problém, jak zavádět. Proto říkám, pojďme jim pomoci. Děkuji. Tak já také děkuji. A nyní prosím do rozpravy pana poslance Profanta. Dobré dopoledne. I zde zazněly jisté nepravdy a nepřesnosti. Myslím si, že někteří mají problém rozlišovat mezi samotným nařízením, které je přímo aplikovatelné, jak jistě všichni víte, a směrnicí, která se implementuje v českém právním řádu. Nicméně je jasné, že tyto zmatky vznikly opravdu ostudným selháním minulé, ale i současné vlády, protože i samotní úředníci z Ministerstva vnitra mi potvrdili, že ty implementační zákony byly připraveny před rokem, ale prostě nebyla politická vůle je předložit, což je opravdu otřesné. To je ten problém, který postihuje naše občany a samosprávy. Proč se toho bojí? Popřípadě ten Úřad pro ochranu osobních údajů nemohl činit závazná stanoviska atd., protože samozřejmě on je podřízen zákonu. A tohle je opravdu hrozný problém.

My vítáme celoevropský rámec ochrany osobních údajů, protože ochrana osobních údajů, to není opravdu nějaký byrokratický výmysl. Prokazatelně se údaje přeprodávají, a to včetně tak citlivých údajů, jako je zdravotní stav apod., a to teď nemyslím, že by zpřístupňovali tyto údaje lékaři, ale prostě analytické nástroje jsou dneska mnohdy schopnější než naše zdravotnictví. A to samozřejmě musíme reflektovat.

Ještě bych se chtěl zastavit u praxe. Ale osobně si myslím, že tento strach je relativně neopodstatněný.

Anebo jsou to případy těch největších samospráv apod. A ještě vlastně se zcela jasně ukázalo, že tu máme zákon platný již od roku 2000, zákon 101 o ochraně osobních údajů, který je viditelně našimi úřady víceméně ignorován, protože jinak by se nemohly pozastavovat nad GDPR, protože to jim příliš nových věcí nepřináší, což je samozřejmě problém vymahatelnosti práva.

Ale že všechny samozřejmě incidenty se hodnotí na principu proporcionality, na principu toho, jestli opravdu to bylo závažné, nebo ne.

A jsem rád, že tu mohou...

Je to ten moment, kdy vy sbíráte nějaká data, která z jiného právního titulu nepotřebujete. Nicméně pro spoustu užití jsou tu ty jiné právní tituly. U veřejné správy zcela jasně ty zákonné.